Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pan předseda nenavrhl nějaké zařazení toho bodu, ale logicky je to bod číslo 3 této schůze. Schůze, tak jak byl písemně předložen a jak byly přijaty další návrhy. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Než přistoupíme k projednání návrhu zákona vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Miloši Vystrčilovi a Jiřímu Voseckému v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacímu návrhu Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

Kdo je proti?